Podívejme se, dneska paní ministryně řekla, že jsme na celkovém zadlužení 30,8 % hrubého domácího produktu, to je pravda.

Myslím si, že vy, kteří jste vládními stranami a vždycky jste se pasovali do role vlády rozpočtové odpovědnosti, vlády, která se snažila mít přebytky, si myslím, že je to pro vás stejně nepřijatelné jako pro všechny ostatní.

Protože ani jeden z nás si nemyslí, že tahle situace se bude promítat až do roku 2027. Senát ten zákon vrátil proto, že chce, abyste připravili zákon nový, krátkodobější. A najednou chytáte rozpočtový rámec na sedm let dopředu, který počítá s obrovským zadlužením tohoto našeho společného státu. Celá ta situace má ještě jiný rámec. Takovýto zákon, který zásadním způsobem zadlužuje budoucnost této republiky a budoucí generace, by měl být přijímán formou ústavního zákona a určitě ne ve stavu legislativní nouze. Protože víte sami, že rozpočtový deficit na 300 mld. jste schopni zvládnout i bez tohoto zákona. Ale nemůže být takovýhle zákon s takovými fatálními dopady do zadlužení této naší republiky přijímán ve stavu legislativní nouze.

To v žádném případě. Je to na sedm let dopředu. Proto vás žádám, abyste tento zákon zamítli a přijali zákon nový, který bude reflektovat současnou situaci, ale bude reflektovat i vaši osobní rozpočtovou zodpovědnost pro léta budoucí a pro budoucí generace. Děkuji vám za pozornost.

Děkuji. Chtějí se k usnesení Senátu postupně vyjádřit zpravodajka garančního výboru paní poslankyně Vostrá, případně zpravodaj menšiny rozpočtového výboru pan poslanec Ferjenčík? Prosím máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Chtěl bych jenom zmínit ještě druhý aspekt toho projednávání. Jedna věc je, že podle nás je ten návrh věcně špatně.

Druhý aspekt je, že je podle nás zcela nepřijatelné, aby zákon, který se týká ledna příštího roku a dalších sedmi let, byl přijímán ve stavu legislativní nouze, ve zrychleném procesu. Jsem velmi rád, že konečně paní předsedkyně Zamrazilová může vystoupit, ale ona zatím nemohla vystoupit na vládě, kde se to schvalovalo, na rozpočtovém výboru, kde se to projednávalo, ve Sněmovně poprvé, kdy se to schvalovalo. Takže proces přijímání tohoto zákona je také velmi nešťastný a to byl i důvod, proč jsme k tomu dělali oponentní zprávu. Jenom technicky.

Otevírám rozpravu. Pan poslanec Kubíček s procedurálním návrhem. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Jenom pro upřesnění.

Prosím máte slovo. Děkuji. Dobrý den, vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové. Velice děkuji za možnost vystoupit na dnešním jednání Poslanecké sněmovny a pokusím se stručně shrnout argumenty, které vedly Národní rozpočtovou radu k nesouhlasnému stanovisku ohledně této novely zákona. Národní rozpočtová rada od svého vzniku ve všech svých vystoupeních, osobních, mediálních, oficiálních, která jsem i já tlumočila na vládě přímo paní ministryni nebo celé vládě, jednomyslně jsme říkali jedno doporučení: v dobrých časech je potřeba vytvořit rezervu na časy horší, které zákonitě přijdou.

A samozřejmě nezapomenu dodat ještě před jakýmkoliv nástupem koronaviru. Zcela zásadní je to, že naše domácí kritérium jednoprocentního strukturálního deficitu jakožto jeden z klíčových prvků zákona o rozpočtové odpovědnosti je volnější než kritérium evropské, takzvané střednědobé výdajové rámce.

Prosím pěkně, jsou to samozřejmě všechno jen čísla, ale za těmi čísly stojí příběh.

Tím narážím na to, že Ministerstvo financí říká: Copak jsme neměli přidat učitelům, valorizovat důchody, zvýšit rodičovskou, umožnit důchodcům zvýhodněné cestování? Na to nedokážu odpovědět.